A nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a pana poslance Tomáše Vymazala ověřovateli této schůze. Má někdo jiný návrh? Takže pokud nemá nikdo jiný návrh, tak zahajuji hlasování.

Tam vidím nějakou nespokojenost s hlasovacími zařízeními? Nefunguje hlasovací zařízení.

Tak já poprosím o chvilku strpení.

Funguje tedy to hlasovací zařízení, nebo ne? Chtěl jsem hlasovat ano, ale nezpochybňuji hlasování. Dobře děkuji, takže to bylo pro záznam. Budeme pokračovat.

Dále požádali o omluvení své nepřítomnosti tito členové vlády: pan premiér Babiš z osobních důvodů, pan ministr Kremlík z pracovních důvodů, pan ministr Plaga z pracovních důvodů a pan ministr Toman z pracovních důvodů. Dále mi byly ještě doručeny tyto omluvy: Pan poslanec Holík se omlouvá z dnešního jednacího dne z důvodu zahraniční cesty a pan poslanec Kupka se omlouvá z dnešního jednacího dne z osobních důvodů. To byly omluvy.

Nelze navrhnout změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšířit schválený pořad.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 2 této schůze bylo přihlášeno 143 poslanců a poslankyň, pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

A nyní tedy k pořadu schůze.